Nebavíme se o návrzích opozice.

Žádost byla potom o tři týdny později, 23. března, na žádost doplněna a je v ní výslovně uvedeno, že předložený projekt řeší pouze vnitřní procesy finanční správy a projekt neřeší transakční část zpracování účtenek.

Doposud všechno v pořádku. Osmého dubna bylo dopisem Ministerstvo financí vyzváno k upřesnění, kdy bude dodána žádost na samotné EET před více než půl rokem. Na tuto žádost, ta se neztratila nikde, Ministerstvo financí odpovědělo 5. května.

Proč? Protože Ministerstvo financí ještě tento projekt k posouzení nezaslalo.

Jak je to možné, že Ministerstvo financí postupuje v rozporu s usnesením vlastní vlády?

Jak to, že porušujete toto usnesení?

Buď jsou si vědomi toho, že ten projekt není dobře připraven, a bojí se ho obhajovat před odborníky z Ministerstva vnitra, kteří to mají v gesci. Druhé vysvětlení je, že levá ruka neví, co dělá pravá, a naopak, tudíž že to nikdo neřeší. A třetí je, že na to úplně kašlou, že jim je jedno nějaké usnesení vlády, protože my jsme finance a my jediní si můžeme dělat, co chceme. Sami si vyberte, která odpověď je pravděpodobnější. My z opozice to skutečně nevíme. Já jsem se chtěl zeptat pana ministra financí na to, která odpověď je pravdivá a proč jeho úřad nepožádal o souhlas s tímto projektem. Zákon platí, usnesení vlády platí a finance si dělají, co chtějí. Bohužel tady pan ministr financí není. Tomu se dá rozumět, to se může stát každému. Takže na závěr svého vystoupení požádám procedurálně o přerušení této schůze do přítomnosti pana ministra financí, protože myslím, že je férové, aby dostal možnost tyto pochybnosti vysvětlit a objasnit proč. Nejsou to jediné pochybnosti o tom procesu, který běží, a myslím, že to debatovali i kolegové a kolegyně na kontrolním výboru, a to je způsob vzniku státního podniku Centrum sdílených služeb, jestli to říkám dobře. Tento podnik vznikl evidentně v rozporu s platnou legislativou. A dokonce do toho podniku směřují nemalé finanční prostředky ze státního rozpočtu.

Takže tam proběhl pouze akt vzniku a žádné peníze tam nesměřovaly, přesto v první instanci tak nesmyslně vysoký a podle mě i nespravedlivý trest.

To vás přibrzdí na měsíce a roky a mnohdy je to konečná s vaší politickou kariérou. Často argumentuje Ministerstvo financí, že to stejně udělají na tom vnitru s tím NAKITem. Ale to není pravda. Pravda je, že se změnila pravidla a zákon podle našeho názoru přílepkem, ale to už je věc diskuse a výkladu. Myslím, že to načítal pan kolega Stupčuk.

Já si myslím, že i proto, že na vnitru si všimli, že na financích to neudělali dobře, a nechtěli se vystavit stejnému problému. Takže je to jiný příběh a nemůžeme akceptovat odpověď: Nejenom my, ale i kolegové z jiného ministerstva postupovali stejně. Postupovali stejně, ale už platily jiné zákony, resp. jiné znění zákona o státním podniku. Samozřejmě základní problém je v tom, že tato levicová vláda zakládá nové a nové státní podniky. Ale opět tady vidíme přístup Ministerstva financí, které ignoruje platnou legislativu. A podle kolegů, kteří byli na kontrolním výboru, se tam pan ministr financí bránil tím, že měl usnesení vlády, která ho pověřila, aby takový podnik založil. To je pravda.

Vláda projevila jasnou vůli tento projekt udělat, zřídit státní podnik říkám, já to považuji za chybu, ale respektuji názor vlády a finance jako rezort měly říct pozor, pozor, abychom to mohli provést, musíte nejprve změnit legislativu. Tady mluvíme o tom, že finance v jednom případě obcházejí platný zákon a v druhém případě obcházejí usnesení vlastní vlády.